Otevírám obecnou rozpravu, do které mám přihlášené dva kolegy, a prvním vystupujícím bude pan poslanec Martin Plíšek. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Předkládaná novela zákona o ochraně spotřebitele jde podle mého názoru správným směrem, kdy reaguje v některé své části na některé nekalé praktiky některých firem, praktiky takzvaných šmejdů, o kterých jsme v médiích nedávno viděli a slyšeli mnohé. To znamená, například se posiluje kompetence České obchodní inspekce z hlediska pořizování zvukových, obrazových záznamů.

Je to tak zvaná konciliace, to znamená dohoda mezi podnikatelem a obchodníkem na straně jedné a spotřebitelem na straně druhé, že do určité lhůty, tady je to myšleno do 90 dnů, by měli uzavřít spor, který spolu vedou, dohodou. Pakliže do 90 dnů k dohodě nedojde, tak samozřejmě přicházejí v úvahu další možnosti, jak ten spotřebitelský spor řešit. A já tady vidím určité úskalí v této novele, která se po projednání v Legislativní radě vlády potom na vládě změnila.

Proč to říkám?

A já si nedovedu představit, jak zhruba přes 20 zaměstnanců České obchodní inspekce ve lhůtě 90 dnů, a ta lhůta se nedá prodloužit, zajistí vyřešení sporu ke spokojenosti spotřebitele. Já jsem pro propuštění tohoto návrhu do druhého čtení do výborů.

Takže já jenom avizuji, že ve druhém čtení určitě bude namístě tento návrh upravit. Jinak jsem pro propuštění do dalšího čtení. Děkuji. Slova se ujme pan poslanec Petr Kudela, který je druhým přihlášeným do rozpravy. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, vážený pane ministře, dámy a pánové, máme před sebou návrh zákona o ochraně spotřebitele, který, jak jsem ho pochopil, si klade tři základní cíle: vytvořit nový systém mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, zpřesnit právní úpravu nekalých obchodních praktik a upravit některé pravomoci dozorových orgánů. Díky za tento návrh. Málo ambiciózní.

Zde mi chybí, aby Česká obchodní inspekce vydala na ukončení tohoto řešení spotřebitelského sporu nějaké závazné stanovisko, nějaké rozhodnutí. Toto řešení visí podle mě nějakým způsobem ve vzduchu.

Takové drobnosti.

V oblasti nekalých obchodních praktik zase mi tento návrh připadá málo ambiciózní. Česká obchodní inspekce často dává různým předváděcím firmám pokuty, ale Česká obchodní inspekce už není schopná doložit, dohledat, jak tyto pokuty byly vymoženy.

Tyto věci jsou podle mě řešitelné a myslím si, že bychom se jimi měli ve druhém čtení zabývat, a také doporučuji propuštění tohoto návrhu zákona do druhého čtení. Děkuji panu poslanci Petru Kudelovi a ptám se, kdo dál do obecné rozpravy. Nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím. Pan ministr ano. Prosím, pane ministře.

Chtěl bych také sdělit, že i já to občas vidím jako málo ambiciózní, ale já jsem se musel také dopracovat přes to stadium, že mi to schválila vláda a všechny zúčastněné orgány.

Ano, prosím. Pane předsedající, děkuji za slovo. Já bych plynule navázal na příspěvek kolegy Plíška. Slyšeli jste, že se tam jedná o klamavé obchodní praktiky, agresivní praktiky, ale především jde o mimosoudní řešení spotřebitelských sporů a to je kategorie ryze právní. Takže ačkoliv se jedná o gesci Ministerstva průmyslu a obchodu, tak bych považoval za vhodné, aby jako garanční výbor byl v tomto případě ústavněprávní výbor. Děkuji. Tedy je jiný návrh. Přistoupíme k hlasování. Já nejdřív zagonguji. A pan ministr chce vystoupit pravděpodobně k tomuto návrhu.